Prosím znovu pana ministra obrany. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro informaci předkládám vládní materiál k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2016, který vláda schválila 16. března tohoto roku svým usnesením č. 217. Naše působení na Islandu vychází z pravidelného požadavku Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě a bylo dlouhodobě plánováno, na rozdíl od našeho působení na Islandu v loňském roce se tedy letos nejednalo o nasazení mimořádné. Spolupráce mezi spojenci při ochraně aliančního vzdušného prostoru je jedním z nejvýznamnějších příspěvků obranyschopnosti NATO.

Jedná se již o třetí působení sil a prostředků resortu obrany v rámci alianční ochrany vzdušného prostoru Islandu.

Děkuji za pozornost. Také děkuji.

1. bere na vědomí rozhodnutí vlády o působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2016, sněmovní tisk č. 760,

dále pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, a ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím pana předsedu Stanjuru.

Mně to připadá jako ztráta času. Děkuji. Dále do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, tak obecnou rozpravu končím.

Děkuji. Do podrobné rozpravy další přihlášky nemám, takže ji končím. Závěrečná slova? Budeme tedy hlasovat.

Tento návrh byl přijat.